Děkuji, pane senátore. Zpravodajem byl určen pan poslanec Tejc, ale ten je dnes omluven, tak prosím někoho z ústavněprávního výboru, zda by byl tak ochoten a ujal se role zpravodaje.

Pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, děkuji za slovo.

Ústavněprávní výbor II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona tyto změny a doplňky: Dosavadní § 6 se vypouští a následující se přeznačí. Dosavadní § 7 se včetně nadpisu vypouští a následující se přeznačí.